Děkuji za slovo. Ještě jednou hezké odpoledne, vážené dámy, vážení pánové.

Týká se zvláštních smluv, které uzavírají pobytová zařízení sociálních služeb.

Já děkuji za pozornost. Pan poslanec Heger, potom pan poslanec Kasal. Děkuji za slovo.

Je to návrh, který se týká úpravy kritérií pro limitace preskripce lékařů. Děkuji. Také děkuji. Prosím pana poslance Kasala, po něm pan poslanec Vyzula. Vážený pane předsedo, děkuji za slovo.

Odůvodnění tady bylo takové komplexní, tzn. jak paní kolegyně Nohavová, tak pan kolega Svoboda. Jen bych na závěr chtěl říci, že to bylo podrobně projednáno, tyto změny, jak s ministerstvem, tak s pojišťovnami a ty s tím souhlasí, i co se týká toho finančního dopadu. Tak ten je minimální.